Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Bohuslav Svoboda.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenu jako první paní poslankyni Markovou, prosím, aby se připravil pan poslanec Heger. Dříve než dám paní poslankyni Markové slovo, má tu ještě jednu faktickou poznámku, se kterou se vypořádáme, a to je faktická poznámka pana poslance Štětiny.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Budu velmi stručný.

Nikdo to neřeší. Druhá věc se týká lékáren.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče, a nyní již prosím k mikrofonu paní poslankyni Markovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřila k dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem předložila a které máme ve sněmovním systému.

Za pohotovosti, pokud vím, se vybere mnohem méně. Vládním návrhem zákona, který máme teď před sebou, se nově ruší, i když s jedinou výjimkou, všechny tzv. regulační poplatky. Tento fakt samozřejmě vítám, protože KSČM vždycky podporovala to, aby zdravotnické poplatky byly zrušeny. Jediná výjimka, na které navrhovatel, bohužel, trvá, to je existence regulačního poplatku za pohotovostní službu.

Připomínám, že úplné zrušení regulačních poplatků je sněmovní tisk 126, který od února tohoto roku leží neprojednán v Poslanecké sněmovně, je neustále odsouván vládními návrhy zákonů. Každopádně poplatky byly zavedeny jako kolektivní vina v duchu hesla pacienti zdravotní péči zneužívají, je třeba je potrestat, a byly zavedeny tzv. regulační poplatky, je třeba, aby za to zaplatili. Dlouhodobě tedy navrhujeme kompletní zrušení regulačních poplatků, protože tyto neodůvodněně u některých pacientů, především u sociálně slabších, chronicky nemocných a zdravotně postižených, vlastně zhoršují sociální situaci, a navíc to je u lidí, kteří zdravotní péči většinou skutečně potřebují. Navíc praxe jasně ukázala, že regulační poplatky neznamenaly žádný přínos do systému zdravotnictví v tom smyslu, že by po zavedení poplatků najednou zdravotnictví mělo dostatek finančních prostředků. Ponechání jediného tzv. regulačního poplatku považujeme za nesystémové. Navíc v případech, které jsou nejvíce komplikované, tedy kdy pacient cítí potřebu zdravotní péči čerpat i mimo tzv. standardní hodiny. Tento názor potvrzují i v návrhu uvedené extenzivní podmínky pro výjimky z této povinnosti, které ale ani tak nejsou úplné. Vůbec nepostihují situace, kdy např. je stav pacienta vážný, ale nelze mu předepsat hospitalizaci nebo po zákroku na pohotovosti není nadále hospitalizace nutná. Stejně tak předkladatel nereflektuje stav, kdy zachování existence regulačního poplatku za pohotovostní služby může mít za následek větší zneužívání zdravotnické záchranné služby, když pojištěnec nebo pacient, než aby odjel na pohotovost a zaplatil 90 korun regulačního poplatku, zavolá zdravotnickou záchrannou službu, jejíž náklady jsou pro systém veřejného zdravotního pojištění mnohem větší, ale nejen pro systém veřejného zdravotního pojištění, ale i pro zřizovatele, především kraje, takže tady už lze prokázat právě zneužívání, ale mnohem hůře než v jiných případech.

Druhá část mého pozměňovacího návrhu je variantní.

Není koncepčně vhodné, aby pokud zůstane právě a jedině tento regulační poplatek, byly jeho úhrady vyňaty ze započítávání do limitů, tzn. že tento regulační poplatek v podstatě neplní jinou funkci než regulační poplatky, které už budou tímto zákonem zrušené, nejenom tímto, ale i předešlými, a jedná se jen o jeho užití v odlišných podmínkách.